Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 553/4. Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.